V případě, že by prošel návrh pana poslance Miholy a jeho první bod, chcete o tom hlasovat tak, jak to říkáte, aby to byl první bod před návrhem pana poslance Miholy, nebo jste schopna akceptovat i druhý bod po něm? Já nevím, jestli třeba dnes to stihneme, tak možná je bezpředmětné to, co tady říkám. Ale v případě, že to dnes nestihneme, tak bych považovala za důležité, aby se s tímto bodem Sněmovna vyrovnala. Nemám teď možnost se s panem kolegou domluvit, jestli by jemu vyhovovalo, aby jeho bod byl až druhý a tento bod jako první. Já nechám hlasovat o tom, že to každopádně bude hlasováno jako první bod, i kdyby prošel návrh pana poslance Miholy. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Sklenák.

Jen chci upozornit, že pokud bychom v tuto chvíli hlasovali o jejím návrhu, tak podle mého názoru automaticky padá to pevné zařazení dnes. Dobře, pokud by to bylo podmíněně, když na to dnes nedojde, tak to zařadit zítra. Ale já si myslím, že to můžeme udělat tak, že se můžeme domluvit, že pokud dnes bychom se k tomu z jakéhokoliv důvodu nedostali, tak budeme počítat s tím, že to zařadíme zítra a najdeme vhodné místo. To by byl můj návrh. Nicméně paní poslankyně, předpokládám, o tom chce nechat podmíněně hlasovat. Takže budeme o tom hlasovat tak, jak paní poslankyně navrhla. Pan předseda Stanjura.

Tam také očekávám velmi rychlý průběh projednání tohoto konkrétního návrhu zákona, protože má širokou podporu v Poslanecké sněmovně. Pane předsedo, v takovém případě váš návrh beru jako protinávrh k návrhu paní poslankyně a dám o něm hlasovat jako o prvním. To byli všichni přihlášení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 301, přihlášeno je 99 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 19. Návrh nebyl přijat.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Němcová navrhovala bod 345, žádost o vydání dvou poslanců, zítra jako první bod. Ale nejprve budeme hlasovat o alternativním návrhu pana předsedy Stanjury, který tento bod chce zařadit dnes jako čtvrtý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.